Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Do diskuse, takže na faktickou Jaroslav Faltýnek tím pádem. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, ne jako předseda klubu ANO, ale jako předseda zemědělského výboru.

Když se podíváte do svých materiálů, kdy zemědělský výbor přijal pozměňovací návrh, tak i zdravotní výbor jako garanční výbor ho podpořil a dal souhlasné stanovisko. Ministerstvo zdravotnictví s tím nesouhlasí, já tomu rozumím, rozhodne hlasování, nicméně ta debata, kterou já vedu i s kolegy, našimi lékaři v klubu, je o tom, že Ministerstvo zdravotnictví má dlouhodobý názor, že je pouze jedno konopí a jedno konopí rovná se droga.

To je vše, děkuji.

To považuji za pro mě neuvěřitelné a nepřijatelné.

Máte tam dvě verze že dokonce posílá fotodokumentaci z toho, kde to pěstuje.

Já vám děkuji ve vší pokoře za podporu.

Děkuji, pane předsedající. Pokusím se být krátký.